Dneškem tento příběh o nezvyšování daní hnutím ANO prostě končí. Těžko se vysvětluje daňovým poplatníkům, že zrušili zrušení superhrubé mzdy, už ta samotná věta je natolik nepřehledná, slova těžko vysvětlit, nicméně pohádka o tom, jak hnutí ANO nezvyšuje daně, je definitivně za námi a hnutí ANO daně jednoznačně zvyšuje. Současně jste tím hlasováním porušili programové prohlášení vlády. Připomínám jenom dva.

A současně jste se zavázali, že veškeré změny daní budou přijaty s dostatečným časovým předstihem.

Když to shrnu a zopakuji, co dneska někdo říkal to, že jsme v takové situaci 6. listopadu, dokumentuje neschopnost vládní většiny vládnout a efektivně řídit schůze Poslanecké sněmovny. Rozhodli jste se, že si jako rukojmí zvýšení daní vezmete mladé rodiny.

To znamená, veškeré návrhy pana předsedy Chvojky a podobné já považuji za pokrytecké. Na této schůzi jsme opakovaně nabízeli a nakonec i prohlasovali, aby rodičovský příspěvek byl první v bloku třetích čtení. Vy máte většinu.

Středa, pátek, středa, pátek.

My jsme se ale rozhodli, že se závěrečného hlasování nezúčastníme.

Takže ke zvýšení daní dojde v rozporu se zákonem, právě proto, že nejste schopni včas předkládat návrhy zákonů, a právě proto, že nejste schopni ani ochotni vést politickou debatu.

Děkuji, pane předsedo. S přednostním právem s přihlásil pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, děkuji vám za pochopení, se kterým jste nám věnovali dvacetiminutovou přestávku na poradu klubu.

Dovolte mi zdůvodnění tohoto stanoviska.

Byly to návrhy na zamítnutí a případné legislativně technické úpravy, byly to pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o dani z nemovitých věcí, byly to pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách pro zjištění základů daně z příjmů, byly to pozměňovací návrhy obsahující změnu zákona o spotřebních daních, pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o správních poplatcích, pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, také se to týkalo návrhů, které mění zákon o dani z hazardních her, a pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o dani z přidané hodnoty, v neposlední řadě to byly pozměňovací návrhy rušící zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovité věci a pozměňovací návrh obsahující změny zákona o hazardních hrách, to byl onen § 59 týkající se hráčů pokeru.